Dalším do rozpravy, který je přihlášen, je pan poslanec Kučera. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Velmi mě těší, že tento bod byl zařazen na program jednání Poslanecké sněmovny, protože ho považuju za velmi závažný. TOP 09 je jasně a dlouhodobě proti prolomení limitů těžby. Obyvatelé Ústeckého kraje za těžbu a průmyslovou výrobu s ní spojenou doplácejí nejen svým zdravím.

Mladé rodiny, vzdělaní a kvalifikovaní lidé odcházejí, zůstávají u nás ti méně kvalifikovaní, kteří hůře hledají zaměstnání. Roste nezaměstnanost, roste sociální napětí. To je cena, kterou, mimo jiné samozřejmě, platíme taky za povrchovou těžbu a průmyslovou výrobu s ní spojenou Zcela pravdivý není ani argument, který obhajuje prolomení limitů těžby navýšením pracovních míst. Pokračování těžby za současné ekologické limity totiž nepřinese o mnoho více pracovních míst. Naopak. Jenom se prodlouží současný neutěšený stav a odloží se skutečná řešení. Uvědomme si, co by mělo být základem podpory ekonomiky Ústeckého kraje.

To ostatně odpovídá trendům podpory regionálních ekonomik v nejvyspělejších regionech světa. Diverzifikace regionální ekonomické struktury spočívá v odstranění závislosti na dominantním ekonomickém odvětví, které se přesunem do finálních fází svého životního cyklu, což u těžby uhlí je už z podstaty věci nevyhnutelné a je jen otázkou času, stává potenciálním rizikem. Cílem Ústeckého kraje by měla být ekonomika založená na přítomnosti širšího spektra konkurenceschopných odvětví jednotlivých firem různých velikostních kategorií.

Těžba uhlí představuje odvětví s minimální přidanou hodnotou a nízkými požadavky na kvalifikaci pracovní síly a na inovace. Cílem smysluplné podpory regionální ekonomiky by tedy měl být pravý opak, tedy snaha etablovat zde odvětví a firmy s vyššími nároky na inovativní povahu finálních výstupů a vyššími požadavky na potřebu kvalifikované práce. Podpora těžby uhlí je jednoznačným krokem zpátky. Proto bych chtěl vyjádřit podporu navrženému usnesení a věřím, že totéž učiní i Poslanecká sněmovna. Děkuji.

Pan poslanec Komárek. Dámy a pánové. Já jsem se odhodlal k této faktické poznámce na základě předchozího příspěvku. Já vím, že je velmi svůdné si teď začít vyměňovat názory na to, zda prolomit, či neprolomit, a každý na to má jistě názor velmi expertní, anebo velmi emotivní. Ale já bych chtěl jenom vrátit pozornost k tomu, že nehlasujeme o tom, jestli prolomit, nebo neprolomit, ale pouze o tom, jestli vyzveme současnou vládu v demisi a bez důvěry, zda o tom má rozhodnout, nebo ne. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Takže nejprve se hlásila paní poslankyně Konečná, potom pan poslanec Brabec, pak pan poslanec Vozka, poté pan poslanec Gabal a potom pan poslanec Mládek, všechno řádné přihlášky. Souhlasím s panem poslancem Komárkem, že opravdu bychom tu věcnou debatu měli vést, až když tady za námi bude sedět řádná vláda této Poslanecké sněmovny. Ale za klub KSČM jenom musím konstatovat, že podporujeme usnesení, které včera přijal výbor pro životní prostředí, protože si taktéž myslíme, že takto závažný krok není možné, aby dělala vláda bez důvěry této Poslanecké sněmovny, vláda v demisi. Zároveň mi však dovolte vyzvat novou vládu, aby neprodleně začala tento problém řešit, aby konečně po x letech dokončila energetickou koncepci a surovinou politiku, která bude základem pro jakékoliv další jednání, a aby se tohoto tématu nevzdávala jenom proto, že nyní vyzveme vládu, aby vlastně nečinila žádné kroky, ale brala ho jako téma vážné, téma, které lidi v České republice zajímá. Proto, vážení budoucí vládní poslanci, nezapomeňte na to, o čem se tady dneska bavíme. Dalším přihlášeným je pan poslanec Brabec. A připraví se pan kolega Vozka. Pane předsedající, části vlády v demisi, kolegyně, kolegové. Za klub ANO bych chtěl říct, že i my podporujeme toto usnesení, a jenom mi dovolte bez nějakých dlouhých řečí říct jednu poznámku. Je mi smutno z toho, jaký materiál vznikl na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Je tam celá řada věcí, které jsou skutečně demagogické, když si je přečtete.

To je nutno říct v této době. A potom mi dovolte poznámku, že tato vláda, vláda v demisi, již mohla klidně řešit to, že v současné době je poplatek z těžby nerostů 1,5 %. Toto bylo v kompetenci již této vlády i minulé vlády a předminulé vlády rozhodnout, aby stát byl konečně řádným hospodářem se svým majetkem. Nestalo se tak. To bude první úkol, který bude mít nová vláda.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, členko vlády, dámy a pánové, já naprosto souhlasím s tím, aby se velmi odborně projednala problematika energetické koncepce a z toho vzešla případná potřebnost, nebo nepotřebnost překročení toho, co velmi zjednodušeně nazýváme ekologické limity.

A toto všechno bude úkolem nové vlády a předpokládám i komise, která bude ustanovena k tomu, aby se k těmto odborným otázkám vyjádřila. Je potřeba také vidět, jakou vůli mají občané Ústeckého kraje. Jakou vůli mají zastupitelstva, jakou vůli má tedy Zastupitelstvo Ústeckého kraje k tomuto závažnému problému. Proto velmi vítám, že toto usnesení se týká jen stávající vlády. Není to usnesení, které by zavazovalo všechny vlády ostatní. Děkuji za pozornost.